Čili tedy výhradně organizace nevládní, činné v ochraně životního prostředí.

Já navrhuji, aby tady bylo nutné vyžádat doložení tříleté historie té organizace, že tedy skutečně už tady minimálně tři roky existuje a skutečně koná činnost v ochraně životního prostředí, nejenom činnost spočívající v tom, že se založí a podá prostě tu stížnost na nějaký podnik. Tak aby to nemohly být právě tyto ad hoc vzniklé organizace.

Proč vlastně my vyzdvihujeme tak významně ty organizace činné v ochraně životního prostředí? Proč pouze ony mohou podávat ta podání? Čím jsou ony v tomto smyslu tak významné? Jsou mezi jejich členy, kteří všichni musí doložit nějaké ekologické vzdělání?

A pokud můj návrh neprojde, tak tomu tak nebude.